Děkuji, pane předsedající.

Bude zrušena tzv. karenční doba, a to je další opatření, kterými naše vláda ukázala a asi nemusím zmiňovat, že to je zásluha sociální demokracie... Myslím to už opravdu vážně, ať se posuneme, protože už teď to vypadá, že budeme končit ve dvě, ve tři ráno, možná i později. Takže prosím o klid, ať opravdu můžeme v klidu jednat, ať opravdu postupujeme v souladu s jednacím řádem. Děkuji, pane předsedající. Takže mám velkou radost, že se sociální demokracii podařilo po velmi dlouhé době znovu obnovit proplácení prvních tří dnů nemocenské, tak aby pracující lidé nebyli trestáni za to, že onemocní, a neměli, protože právě onemocněli, strach, že nebudou moci na konci měsíce zaplatit svůj nájem nebo hypotéku.

To znamená, myslím, že se opět shodneme, že to je dávka, kterou si naši občané zaslouží.

Takže já vás znova žádám o klid v jednacím sále, ať se posuneme, ať zbytečně nepřerušujeme jednání. Děkuji, pane předsedající. A pevně doufám, že se nám podaří společnými silami dostabilizovat, protože si myslím, že to bude zásluha zejména této vlády. Asi nebudu zmiňovat eNeschopenku, kterou nedávno podepsal pan prezident.

Myslím si, že se nám společnými silami, a je to zásluha této vlády, podařilo navýšit, a já jsem na ten pojem hrdá, celou řadu dávek. Na prvním místě jsou to důchody. Chráníme seniory před chudobou. A i když jsme rekordně navyšovali, tak nám roste počet seniorů ohrožených chudobou. Voliči to velmi oceňují. Pevně doufám, že se nám podaří dotáhnout do konce navýšení rodičovského příspěvku. Už se těším na 1. července na zrušení karenční doby, je to příští pondělí, nezapomeňte. A těším se na debaty o důchodové reformě, kterou nebudeme dělat, jak to dělaly pravicové vlády, nebudeme dělat důchodovou reformu na sílu, natěsno a takovou, o kterou nebude mít nikdo zájem. A také se těším na celou řadu diskusí o prorodinných opatřeních, která navrhnu, nebo také o úpravě dávek na bydlení, tak abychom ukončili obchod s chudobou. Mám tady třináct žádostí. Já to jenom přečtu, aby se jednotliví poslanci připravili.

Já tedy požádám o vystoupení jako první paní poslankyni Janu Černochovou. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. A připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Děkuji, pane místopředsedo.

Nejen že je arogantní, ona je i hloupá, protože ty věci, které tady říká nejsou pravdivé. To, že nás tady paní ministryně kárá, že jsme se neúčastnili nějakého kulatého stolu, ale zároveň nedodá, že ten kulatý stůl se konal ve čtvrtek, když zasedala Poslanecká sněmovna, je nevídaná arogance a hloupost! Takže já skutečně tady z tohoto místa žádám sociální demokraty, aby zajistili to, že pokud budeme chtít debatovat o těchto záležitostech, aby se tak činilo v době, kdy nezasedá Sněmovna, aby se toho mohli zástupci ODS i jiní zástupci jiných politických stran účastnit a aby nás tady paní ministryně neškolila z toho, že jsme někam nepřišli. My bychom tam přišli, kdyby nezasedala Sněmovna! A jediné, co mě uspokojuje, že paní ministryni tady už dlouho neuvidíme. Není to marné. Já si myslím, že každému, kdo ještě sleduje toto zasedání, to muselo dojít! Paní ministryně si tady dneska chtěla užít ještě svých pár vteřin slávy a možná bychom jí mohli zatleskat! Další s faktickou poznámkou pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Marek Výborný.

To je pravda!

Ale naše cesta je podpora pro poctivě pracující rodiče systémem slevy a bonusu. A teď tady ve Sněmovně leží osm konkrétních opatření, jak změnit některé parametry, tak aby důchody byly spravedlivější.